Nový stavební zákon byl širokou odbornou porotou soutěže Zákon roku, pořádané společností Deloitte Legal pod záštitou České advokátní komory, Hospodářské komory, Komory daňových poradců, vybrán mezi pět nejlepších legislativních počinů v oblasti kvality regulace českého podnikání za rok 2021.

Samozřejmě rozumím politickému rozměru, ale znovu varuji před tím, že se tady vlastně dnešním zákonem, dnešní novelou snažíme všechna tato dobrá zjednodušení, zrychlení odložit o rok. Nabízím, ať si sedneme ke stolu, ať se skutečně nachystá novela z nového stavebního zákona, ale neřešme tady odklad účinnosti o rok, což s sebou ponese jenom aplikační problémy jako takové. Je také třeba připomenout, že jakákoliv revize systému veřejného stavebního práva a všech souvisejících složkových zákonů je odborně značně komplikovaná. Práce, a už jsem to zmínila, na novém stavebním zákonu skutečně trvaly déle jak čtyři roky.

Jsem opravdu přesvědčena o tom, že je velmi důležité jednat o těchto věcech, debatovat, abychom prostě věděli, co se vůbec chystá, zda to je rozumné, zda to skutečně urychlí stavební řízení jako takové. Co považuji ještě za velmi důležité, je, abych znova připomněla, co vlastně dnes máme na stole.

A já se ptám, proč není dobrý pro občana?

Proč to není dobré pro bytové komplexy? Proč to není dobré pro školky, pro nemocnice, pro zdravotnictví, pro rodinné domy, pro garáže, prostě pro všechno, co samozřejmě naši občané žádají?

Ve druhém stupni by o odvolání rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo zatím vykonávat funkce Nejvyššího stavebního úřadu a které by již nesmělo rozhodnutí zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení, ale muselo by o odvolání rozhodnout s konečnou platností. Chápu, že to je velmi složitá materie, že je potřeba o těch věcech diskutovat, ale jenom si, prosím, představte tu reálnou skutečnost, pokud to skutečně odložíme, jak to bude fungovat.

To přece s sebou musí logicky nést aplikační problémy. Já bych chtěla znovu vyzvat, abychom tady zkusili trochu nepolitikařit, zkusili převzít všechno, co je dobré, sednout si k jednomu stolu, pojďme tedy hledat tu cestu pro první instanci na úrovni obcí.

Pro tuto chvíli děkuji zatím za pozornost a určitě budu debatu bedlivě sledovat.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Nebyl nakonec stejný jako ten, který vláda schválila, protože to je politika a v politice musíte udělat vždy hodně kompromisů, ale byl to první počin, který nás měl dostat z mezinárodních žebříčků, kde se ocitáme skutečně na těch nejhorších místech.

Já jsem tu teď proto, abych jménem dvou klubů v této Poslanecké sněmovně, jménem klubu hnutí ANO a jménem klubu hnutí SPD, podala veto podle § 90 odst. 3 jednacího řádu na projednávání tohoto předloženého tisku v takzvaném zrychleném řízení. Musí být prodiskutován a musíme vědět a chceme vědět, protože se nás na to ptají občané, a nejen naši voliči, ale občané, co bude dál. Co tedy vlastně vláda zamýšlí? Kam hodlá posunout stavební řízení? Jak hodlá pomoci občanům?

Jste v pořadí přednostních práv. Takže nelze tedy projednat podle § 90 odst. 2 a budeme pokračovat tak, jak jsou přihlášeni do rozpravy další s přednostními právy.